Bývalo zvykem, ne vždy, ale velmi často, že čtvrteční dopoledne se využívalo na projednávání bloku zpráv nebo bloku smluv. Já bych v této chvíli chtěl navrhnout, abychom jako druhý bod našeho dnešního programu zařadili bod číslo 98 Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Myslím si, že jsme schopni všechny tyto zprávy projednat ještě dnes do 13. hodiny a jsme schopni tyto zprávy dle doporučení volebního výboru schválit. Připomínám, že dnes je poslední květnový den roku 2018 a máme projednat zprávy za rok 2016, což je tedy už hluboká minulost, nicméně projednat je musíme. Jednotlivě, dobře. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já dodržím jednací řád, takže úvodem přečtu název bodu, který chci zařadit na program této schůze. Tento bod se jmenuje Zmaření konání 14. mimořádné schůze

Nyní odůvodnění. Tuto mimořádnou schůzi svolalo 55 poslanců. Na jednání Sněmovny jich přišlo tuším 40, podpořených hlasem pana předsedy Sněmovny.

Já bych poprosil pana Výborného prostřednictvím pana předsedajícího, aby doplnil tento kvit dovětkem: A také proto, že řada našich poslanců z řad Demokratického bloku nepřišla do práce.

Abyste ukázali, kolik vás skutečně srdcově chce bojovat za tuto kauzu! Je vás 40, bez pana předsedy 39. To stačí.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se tomu sice divím, ale mám jisté porozumění pro to, že někteří poslanci ne úplně sledují, co se v politice děje, co se odehrává v Poslanecké sněmovně, jak se věci vyvíjejí, a jsem zvyklý trpělivě ty věci vysvětlovat znovu a znovu. Demokratický blok vznikl v Poslanecké sněmovně na základě jednacího řádu pouze na dobu ustavování orgánů Poslanecké sněmovny a pak v souladu s tímto ustanovením a s jednacím řádem se jeho činnost přirozeně vyčerpala a zanikl. Takže argumentujeteli tu současnou existencí Demokratického bloku, tak se vracíte někam do října, listopadu minulého roku, ale jste zcela mimo politickou realitu a cokoli, co by odpovídalo tomu, jak jsou organizovány kluby v Poslanecké sněmovně. Tak já bych vás prosil, abyste začal vnímat to, co se kolem vás děje, a respektoval to, že jsou tu samostatné kluby jednotlivých politických stran, ale žádný Demokratický blok prostě neexistuje. Děkuji.

On to samozřejmě pan poslanec Hájek ví a myslí si, že nám to ublíží. Nám to tedy neublíží, pane poslanče prostřednictvím...

Ne, nebyly čteny. Já požádám sněmovnu o klid a argumentujme, prosím, věcně.

Ti mají moji důvěru. Prosím o klid sněmovnu! Slovo má předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Jeden.

Ale nechte si ty řeči, že někdo byl, nebo nebyl v práci! Pokud chcete takhle komunikovat a hodnotit práci svých kolegů.

Co to jsou za bláboly?!

Dle jeho dikce.

To trošku zužuje ten dosah vaší rádoby vtipné poznámky.

Dneska už jsou všechny na pořadu schůze, máme sedmý jednací den 13. schůze, opět se na to nedostává. Tak si nechte ty řeči, kdo chodí a nechodí do práce. Já to respektuji.